Dotýká se ustanovení, které ztratilo smysl, pak nabylo smysl úplně jiný a nyní je zneužíváno.

Navrhuji tedy spojovat do jednoho řízení nejvýše pět přestupků spáchaných při užití téhož vozidla, aby vyhrazená místa a zóny placeného stání získaly opět smysl.

Současná úprava vymezuje jejich užití striktně na informace významné pro bezpečnost a plynulost provozu.

Prosím. Děkuji za slovo.

Takže já bych chtěl požádat, abyste se na svých klubech tomu věnovali se stejnou péčí jako tomu předchozímu tématu.

Děkuji.

Takže to je jedna část.

Takže to je další část.